Nabídka humanitární pomoci, finanční pomoci, případné vysílání policistů nic proti tomu.

Toho bych se dočkat nechtěla, proto bych chtěla znát stanovisko vlády České republiky, jak bude tuto problematiku, která skutečně je závažná, jak ji v dohledné době bude řešit na jednání Evropské unie. Pan ministr Hamáček tady řekl, že ho zítra čeká jednání. Myslím si, že by v jeho zájmu mělo být to, aby byl vybaven nějakým usnesením Poslanecké sněmovny. Protože jsme to my, kteří máme i vlastně důvěru od lidí řešit situaci, která skutečně může být pro Evropu fatální. Takže za občanské demokraty můžeme říct, že podpoříme návrhy kolegů napříč spektrem, kteří se chtějí o této věci bavit a chtějí znát stanoviska české politické reprezentace. Já vám děkuji, paní poslankyně. Jenom technická připomínka já zřejmě vím, jak k tomu došlo, a víte jmenovitě, kteří kolegové to byli, kdy jste položila vy svoji přihlášku jako první. Ti, co přišli po vás, položili tu svoji na tu vaši. Doporučuji tedy propříště se obrátit na příslušné pracovníky Sněmovny, kteří očíslují přihlášky a mně je potom předají správně. Ten předsedající nejenom já který sem přijde, nemá tušení, jak byly pokládány jednotlivé přihlášky, to už není možné.

Hezké odpoledne, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Nechci a nebudu politicky zneužívat nedávný policejní zásah na ministerstvu proti náměstkovi MPSV a dalšímu pracovníkovi ministerstva, protože vyšetřování patří do kompetence orgánů k tomu určených.

Kolegyně a kolegové, jsem si vědom, že termíny dané poslancům výboru pro sociální politiku paní ministryní ještě nevypršely, ale přesto si myslím, že ve světle událostí posledních dnů si veřejnost zaslouží slyšet alespoň základní a obecnou informaci o tom, jak situace se zakázkami na IT systémy v resortu vypadá. Určitě si myslím, že paní ministryně by měla dostat příležitost veřejnost uklidnit, že výplata dávek od příštího roku bude zajištěna. V žalostném stavu ale nejsou jen zakázky na Ministerstvu práce a sociálních věcí, ale také na dalších resortech a zodpovědnost za tento stav nese celá vláda a osobně premiér Andrej Babiš. Právě Andrej Babiš na začátku tohoto volebního období sliboval v rámci strategie Digitální Česko centrální řízení IT zakázek, sliboval koordinaci, sliboval odbornost, a dokonce zřídil funkci zmocněnce pro IT, který se mu osobně zodpovídá. Vláda ale v plnění slibů podle mého názoru selhala a v předražených IT zakázkách nadále lítají miliardy, stát je nemá pod kontrolou a ani klíčové projekty se nedaří dotahovat tak, aby fungovaly dobře a efektivně ve prospěch občanů. Věřím, že bod věnovaný koordinaci státních zakázek v oblasti IT technologií může být příležitostí k tomu, aby nás pan premiér, potažmo paní ministryně práce a sociálních věcí, seznámili s tím, jak se daří plnit programové prohlášení vlády v této oblasti, a pokud se v některých oblastech nedaří, tak proč a co s tím vláda jako celek bude dělat. Ještě jenom pro vás, pane předsedo Poslanecké sněmovny, navrhuji pouze zařazení tohoto bodu bez pevného zařazení. My se v případě, že tento bod bude zařazen, ještě domluvíme, na který přesně den bychom tento bod zařadili. Tedy pouze zařazení nového bodu. A s přednostním právem chce reagovat paní ministryně Maláčová.

Děkuji, pane předsedo.

Děkuji. Děkuji. K pořadu schůze jako další vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás požádala o schválení zařazení nového bodu, který nese název Informace vlády České republiky o zabezpečení dostatečných kapacit předškolního a školního vzdělávání včetně jejich financování. A dále, abychom tento bod mohli pevně zařadit na čtvrtek 5. 3. jako třetí bod po písemných interpelacích. Čeho se tento můj návrh týká? Jak jistě všichni víte, v posledních více než deseti letech se potýkáme s nedostatečnými kapacitami základních a mateřských škol. Podle posledních informací například ve Středočeském kraji, který si nechal zpracovat studii, chybí ve středních Čechách tisíc míst v mateřských školách a asi 8 tisíc míst ve školách základních. Tento problém však není jen problémem Středočeského kraje, ale i krajů jiných.

Oslovili jsme cca 3 tisíce obcí a měst a potřeba v těchto regionech se vyšplhala až téměř na 9 miliard korun, to znamená, to není jenom potřeba v letošním roce, ale i v letech následujících. Většinou se jedná o velké investice v řádu desítek až stovek milionů korun a je jasné, že obce samy tuto problematiku a tuto nedostatečnou kapacitu samy řešit nemohou.